Samozřejmě nesouhlasím s tímto návrhem zákona. Vím, že to prohrajeme, nicméně dávám návrh na to, aby zákon byl zamítnut v prvém čtení. A je mi skutečně líto, je to legitimní u sociální demokracie, že s takovými návrhy přišla, když kritizovala, už to tady zaznělo, dramaticky jako hrůzu, že zvyšujeme daně v době, kdy teklo dírou do české ekonomiky. Ani ve vládním návrhu to zatím tak nečiníte. Je mně to líto u hnutí ANO, které se chce veřejnosti prezentovat jako pravicová strana. Prosím, tohle je důkaz, že v žádném případě. Nyní má slovo pan poslanec Votava.

Na 50 dní?

Dobré odpoledne ještě jednou. Zazněla tady dneska v diskusi už spousta připomínek a návrhů. Já bych zareagoval na to, co tady zaznělo dneska, myslím, že to bylo dopoledne před odpolední přestávkou, kdy sám pan ministr Babiš tady zmiňoval možnost, že vláda, nebo tedy Ministerstvo financí, zvažuje nebo analyzuje možnost nikoli tří sazeb, ale přejít snad na dvě sazby snížené 10, 20 procent, jestli jsem to správně zaregistroval. Už to tady říkali kolegové. Co kdybychom opravdu ve Sněmovně zvážili při projednávání tohoto zákona, zda tedy, jak říkáte, zargumentujete, že to je bod vládní koalice, že to je jeden z bodů programového prohlášení, na kterém trvá zřejmě pravděpodobně sociální demokracie? A myslím, že pan ministr sám řekl, že to není až tak jeho vize, ale že jste k tomu tlačeni vaší koaliční smlouvou. Mně také připadá ta třetí sazba zbytečná. Bylo tady zmíněno, že jen dva státy Evropské unie mají tři sazby DPH. Já tedy ještě vím o Polsku, kde ty sazby jsou 8 procent nejnižší, 23 procent nejvyšší, a myslím, že ta prostřední je 12 nebo 15 procent. Teď si nejsem jist. Takže by k tomu řekl svoje. My v hnutí Úsvit určitě tento návrh, tak jak jsme už avizovali, budeme podporovat, nebudeme to zamítat nebo hlasovat proti. Ale tři sazby opravdu připadají zbytečné, navíc když tady zaznělo, že se analyzuje, zvažuje jít cestou návratu k původním sazbám.

Děkuji, pane předsedající.

Ale trošku mám obavy, že se tak nestane.

To, že třetí sazba není jako asi systémově dobře, to víme, nicméně já jsem vyslovil nějakou svoji představu, že máme jednu z nejvyšších snížených sazeb v Evropě, 15 procent.

Není to diskutováno v rámci koalice. Tak to berte jako soukromé nějaké úvahy. Nyní faktická poznámka pana poslance Volného a po něm pan poslanec Kučera a potom ještě pan poslanec Laudát. Děkuji, pane předsedající.

Tak prosím vás, nechte si to. My jsme řekli: trváme na tom, že daně zvyšovat nebudeme, a děláme všechno proto, abychom udrželi státní rozpočet v nějaké rozumné míře, aniž bychom byli nuceni zásadně zvyšovat daně. Nyní pan poslanec Kučera. Děkuji za slovo. Vy jste tady tvrdil, nebo řekl jste, že víte, že třetí sazba DPH není správně.

Děkuji za slovo.

Možná přijdete s dalším bojem. Já nevím.

Já se v tom přesně nevyznám, jak to tam je, nejsem právě expert na platby ve zdravotnictví. Co se týká lékové politiky, nikdy jsem tady nepochopil ty souboje a tahanice, úhradové vyhlášky, co kam patří, nepatří, co se kam zařadí.